To nedává logiku.

Ale pamatujme i na ty další dopady, které to samozřejmě potom má. A hledejme hlavně náhradu v jiných pozitivních zdrojích, obnovitelných, v dopravě, protože o tom ta debata tady vůbec není.